Odmítli jste jim pomoci v tak těžké době.

Děkuji. A nyní v rozpravě pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Dovolte, abych poděkoval za všechny připomínky, i ty oponentní, a pokusím se některé z nich vysvětlit, nebo případně vyvrátit. Především ten zákon o investičních pobídkách, tak jak byl schválen před rokem, zde napravoval dlouhodobé křivdy, které zde byly právě vůči českým podnikům, právě vůči rodinným firmám, právě vůči malým a středním firmám a právě vůči firmám, které investovaly takzvaně do montoven. Právě proto jsme to změnili.

To znamená, že tento zákon naopak udělal spravedlivější prostředí, daleko intenzivněji jsme se tam věnovali těm menším a středním firmám, dokonce jsme tam vytipovali problematické regiony, akceptovali jsme to, že když je tam vyšší míra nezaměstnanosti, není ta investice nutná v té vyšší míře, to znamená, že toto všechno vychází vstříc menším firmám, toto všechno vychází vstříc rodinným podnikům, toto všechno vychází vstříc těm, kteří chtějí spolupracovat s univerzitami, s vědeckovýzkumným prostředím, s výzkumnými organizacemi, a toto všechno to rovně naplňuje. Je to moderní zákon, který je právě i v zahraničí jedním z těch nástrojů, jakým způsobem udržet takzvanou přidanou hodnotu.

50 mld. korun bylo alokováno živnostníkům v té první vlně, částečně přes takzvanou Pětadvacítku, částečně přes odpuštěné sociální a zdravotní, případně přes ošetřovné a tak dále. Z programu Antivirus přibližně 80 % firem bylo malých a středních. Samozřejmě ale nemůžeme vyloučit i ty velké firmy, které prostě mají rovněž nárok na to, aby určitou formu podpory dostaly. Na druhou stranu odpuštění plošného sociálního zabezpečení nebo sociálních odvodů pro všechny podniky v době, kdy jsou segmenty, které fungují dobře, a kdy jsou segmenty, které fungují špatně, nedává úplný smysl. Je lepší zaměřit se na ty segmenty, které fungují dobře, a těm tolik nedávat a ty segmenty, které jsou na tom hůře, ty podpořit.

Proč bychom v tuto chvíli měli podporovat i ty, kteří třeba dobře fungují, a odpouštět jim sociální pojištění? Je rozumnější dát to skutečně tam, kde ten problém vzniká. Nicméně tím, že ty firmy jsou v něm takzvaně namočené a bohužel se dostaly do situace, že by to nezvládly, tak proto jsme se rozhodli to změnit.

Máte slovo, pane poslanče. Já si dovolím na pana ministra zareagovat. On tady půlku svého vystoupení prezentoval nový zákon, novelu zákona o investičních pobídkách, a říkal, že napravila nespravedlnosti toho původního zákona.

Takže pan ministr tady říká, že ten původní zákon byl nespravedlivý, že to novela napravila, ale přesvědčuje nás, abychom tady v rámci legislativní nouze prodloužili lhůtu pro ty firmy, které získaly konkurenční výhodu.

Ale, pane ministře, vy tady obhajujete změnu pro ty firmy, které získaly příslib podle toho původního zákona, ne podle toho nového. Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Václav Klaus faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

Ale nepožádaly všechny firmy.

Ti nebudou nikdy používat tyto investiční pobídky. A ti tvoří základ české ekonomiky. On by měl být první, který by to navrhoval.

Děkuji.

To je asi podobná záležitost slušnosti.